To znamená, že my v té chvíli potom nemáme čas na pozměňovací návrhy, a já se obávám, aby nakonec z toho nevznikl prostě paskvil je to vaše zodpovědnost, v pořádku ale aby z toho nevznikl paskvil, který potom ani těch 85 miliard, pane ministře, nepřinese do státního rozpočtu, protože samozřejmě konstrukce toho je hrozně důležitá.

Děkuji za pozornost a děkuji za případné odpovědi.

Děkuju, vážený pane předsedající.